Pane předsedo, děkuji vám za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi jen velmi stručně sdělit stanovisko klubu Starostů a nezávislých k hlasování o pořadu dnešní schůze. Tady přece nejde o nějakých věcný záměr, tady jde skutečně o to, byť to pan předřečník Kováčik prostřednictvím pana předsedajícího odmítá, o jeden velký test soudržnosti toho, jakým způsobem drží nebo nedrží vláda v České republice pohromadě. Všechno je vždycky otázkou úhlu pohledu. A ten úhel pohledu náš je jiný než pana předsedy. A samozřejmě že ta loajalita se musí nějakým jasně deklarovaným způsobem vracet. A právě dnes přichází ten den, kdy ta splátka má být učiněna. Myslím si, že je to celkem přehledné a jasné. To, co nás tady dnes čeká, protože ten program schůze nakonec schválený jistě bude, je prostě střet dvou světů. Jednoho, který se domnívá, že když někomu něco bylo sprostě ukradeno, tak mu to jednoduše mělo být vráceno. Trvalo to dlouho a stalo se tak. A v tom případě, když už mu to jednou vráceno bylo, tak by nemělo docházet ke zpochybňování toho samotného faktu a nemělo by docházet ke zdanění něčeho, co bylo jednou nejenom ukradeno, ale během těch desetiletí zásadním způsobem poničeno a zdevastováno. To je prostě fakt, který leží na stole, a jistě nás tato debata čeká. Ještě bych chtěl vzkázat tady nikdo neobstruuje, tady nikdo nepřipravuje žádná dlouhá hodinová prohlášení. My pouze konstatujeme, že není v souladu s naším svědomím hlasovat pro pořad schůze. Já vám děkuji. Musím reagovat na pana předsedu Kováčika prostřednictvím pana předsedajícího a odcitovat mu, aby si nemyslel, že to jsou jenom naše slova, slova jeho kolegy pana poslance Dolejše, který včera na tiskové konferenci řekl cituji iDnes.cz.